Tato vláda říkala, že bude prospotřebitelská, že bude podporovat tuto legislativu. Tady přichází návrh, který si myslím, že můžeme relativně rychle tím projít.

To rozšíření se týká neživotního pojištění, protože dneska může řešit jenom životní pojištění, ne neživotní pojištění, a penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Pak jsou tam nějaké další věci ve vztahu k tomu já jsem tu legislativní práci dělal s Ministerstvem financí, s jejich legislativními úředníky, předpokládám, že tam je nějaká kontinuita, takže vláda tu legislativní kvalitu, byť je to poslanecký návrh, zpochybňovat nebude.